Vláda však ve svém stanovisku k této věci však opakovaně upozorňuje, že navrhované doplnění výčtu trestných činů, jichž se může dopustit právnická osoba, o trestný čin lichvy se odchyluje od současné koncepce úpravy zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Zároveň doporučuje ke zvážení podstatným způsobem rozšířit okruh trestných činů, jichž se právnická osoba může dopustit, včetně tedy rozšíření o trestný čin lichvy.

Děkuji. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji vám, pane místopředsedo.

Asi není úplně možné, abychom trestní zákoník a zákon o trestní odpovědnosti právnických osob prostě otevírali několikanásobně. To je věc, řekl bych, velmi bedlivého uvážení a je trochu s podivem, když se podíváte na to, že je zde otevřen právě i tento zákon ve sněmovním tisku 45, což je samozřejmě tisk, který předchází i podle čísla číslovce 105, tak je jasné, že pokud už v tomto sněmovním tisku probíráme rozšíření dalších skutkových podstat na trestnost právnických osob, možná že by se předkladatelé mohli zamyslet nad tím, že není asi cílem zásobit Sbírku zákonů dalšími a dalšími úplně dílčími jednotlivými novelami zákona takhle zásadního, který upravuje trestnost osob jak právnických, tak i fyzických. Já bych se chtěl jenom zamyslet nad tím, jestli opravdu zásadou konzervativní politiky je uměřenost, jistá střídmost právě v tom zásahu do trestní politiky státu.

Děkuji. S přednostním právem je do diskuse přihlášena paní ministryně Válková. Máte slovo, paní ministryně.

Apeluji na nás všechny, abychom dbali principů racionální trestní politiky, která by rozhodně neměla být uplatňována v zájmu množství různých novelizačních zásahů do kodexů, a trestní zákon je jeden ze stěžejních kodexů. Víme, že trestní zákoník není jenom sám o sobě základním kodexem, doplňují ho právě speciální normy, jako je zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, který sice odkazuje na trestní zákoník, ale má určitá speciální ustanovení a mezi jedno z těch speciálních ustanovení patří i výčet trestných činů, za které lze právnické osoby postavit před trestní soud.

Pokud jde o lichvu, tak já rozhodně nechci zpochybňovat smysluplnost jejího zařazení do toho ustanovení, které obsahuje výčet trestných činů, za které lze právnické osoby postavit před trestní soud, čili vyvodit trestní odpovědnost na straně jedné. Na straně druhé takových skutkových podstat, které tam chybí, byť nejsou mediálně ani politicky nyní v popředí pozornosti, např. drogové delikty, je mnohem více. Ale může se stát, že konkrétní případ, ke kterému dojde za dva za tři měsíce, naši pozornost upoutá a my budeme znovu otevírat tento zákon a znovu budeme podávat asi poslanecké návrhy. Je pravda, co zde bylo řečeno, já to chci na tomto místě potvrdit za resort spravedlnosti, že připravujeme, už v těchto dnech připravujeme návrh, který by měl být komplexní, v rámci kterého chceme obrátit systém uplatňování trestní odpovědnosti právnických osob tak, aby napříště už nebylo nutné novelizovat okruh trestných činů vždycky, když se v praxi ukáže potřeba nějaký trestný čin tímto způsobem právnické osobě přičíst, když v praxi zjistíme, že je namístě, aby zde trestní represe byla uplatněna, že nestačí represe třeba v oblasti správního práva nebo nějaká sankce civilněprávní.

Teď je to přesně naopak. Je možné je postavit před trestní soud jenom za ty trestné činy, které jsou tam uvedeny. Takže bychom se ubírali cestou, která je podle mého názoru bezpečnější prevencí před neplánovanou eskalací poslaneckých návrhů na doplnění výčtu trestných činů, za které lze postavit právnické osoby před trestní soudy. Takže shrnuto a podtrženo, za resort spravedlnosti se velmi přimlouvám, abychom ještě chviličku vydrželi, abychom nepodpořili tento poslanecký návrh a počkali si na návrh, který připravuje Ministerstvo spravedlnosti, který půjde samozřejmě do řádného připomínkového řízení, zohlední i názory jiných resortů a akademických pracovišť a který, doufám, vyústí v řešení, jehož platnost přetrvá jedno volební období. Možná že je to příliš ambiciózní cíl, ale rozhodně zamezí tomu, abychom tam příště přidávali další majetkové trestné činy nebo drogové trestné činy a aby došlo k absolutnímu neplánovanému legislativnímu, v tomto smyslu se dá říci až dramaticky, chaosu. Děkuji vám, paní ministryně. Dále je do rozpravy přihlášen pan poslanec Pospíšil.

Děkuji pěkně. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi několik poznámek k tomuto návrhu, a to z toho důvodu, že jsem byl předkladatelem zákona, který je tady dnes debatován a který v roce 2011 byl schválen.